Dále je zde návrh pana předsedy Faltýnka, abychom nedokončené takzvané vratky ze Senátu zařadili dnes odpoledne za bod 80, který je v tuto chvíli pevně zařazen. Jsou to body 3, 4 a 5. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Také tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy k pořadu schůze, které dnes zazněly, a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.